Děkuji. Ptám se, kdo se dále hlásí do rozpravy.

Není tomu tak.

Děkuji za slovo, pane předsedo.

Ano, nicméně text usnesení, o kterém budeme hlasovat, by tedy zněl, že Poslanecká sněmovna schvaluje Výroční zprávu a roční účetní závěrku Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2015. To je tedy návrh usnesení.

Ještě zavolám kolegy z předsálí a budeme hlasovat. Kdo je proti tomuto návrhu? Je to hlasování číslo 67. Návrh byl přijat a končím projednávání tohoto bodu.